My bychom se jako Česká republika, a nejenom v oblasti vědy a výzkumu, měli výrazně zaměřit na to, abychom o tyto zdroje, o které se soutěží v Evropě, které nejsou v té obálce jenom pro Českou republiku, jak známe z operačních programů, ještě více zapojili, abychom v tomto byli aktivní, abychom je uměli čerpat, abychom se zapojovali v případě vědy a výzkumu do těch konsorcií, protože opravdu pro naši budoucnost je to nesmírně důležité.

Jak již jsem říkala, naprosto klíčové pro nás je nejenom to, kolik budeme dávat do vědy, výzkumu, ale jak tyto prostředky budeme využívat. Proto i dnes jsme seděli s představiteli NERVu a definovali jsme si dvě oblasti, které jsou v tuto chvíli klíčové.

A druhá oblast je vlastně motivace firem, aby investovaly více do vědy, výzkumu.

A my musíme ještě více motivovat firmy, aby investovaly do vědy a výzkumu, a víme, že tady máme mnoho zahraničních firem, a my jako vláda jsme si dali za cíl i vytvořit podmínky pro to, aby reinvestovaly do této oblasti, aby opravdu se nevyváděly výnosy zejména zahraničních firem, aby bylo reinvestováno i právě do těchto oblastí, které budou vytvářet ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou a budou opravdu naši zemi činit konkurenceschopnou. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlínský, poté paní ministryně Langšádlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo.

A druhá věc je konkrétní dotaz na paní ministryni, protože mě to taky zajímá, budu o tom mluvit ještě, pokud na mě dojde řada.